Vláda odmítá zavést omezení nebo přímo zákaz například vývozu pšenice, jedné z mála komodit, v níž ještě je Česká republika soběstačná.

Co to bude znamenat? No, bude to znamenat, že nám porostou ceny pečiva.

Nedává vůbec žádný smysl, proč tato vláda neřeší další rostoucí chudobu širokých vrstev českého obyvatelstva. To prostě vůbec nepomůže. Je to jenom gesto, aby to vypadalo, že vláda něco dělá. Představte si, jak to funguje, na světových trzích se mění cena barelu ropy každý den.

Poprosím, přeneste diskuse do předsálí. Prosím, pokračujte. To znamená, jestli se mě ptáte, jak bych si představoval pomoc vlády občanům například ve věci pohonných hmot, tak je to zastropování ceny pohonných hmot nebo snížení DPH, něco takového, jako udělali Poláci. Když přijedete tankovat do Polska pohonné hmoty, tak tankujete o 11 korun méně. Tu korunu nikdo z vás nepocítí. Ale kdybyste tankovali za 33, tak si to najednou budete pamatovat všichni. To znamená, to je pomoc, kterou já bych očekával od vlády českým občanům. Je neuvěřitelné, že vláda stále nepředložila Poslanecké sněmovně úpravu státního rozpočtu, i když je nám všem jasné, že ve schváleném rozpočtu vůbec nebylo myšleno na krizovou situaci spojenou s vyplácením rozsáhlých a početně neomezených sociálních dávek uprchlíkům z Ukrajiny. Je zřejmé, že současný rozpočet s tím nepočítal. Jasně, to tak prostě je. Bylo by tedy namístě přinést státní rozpočet znovu do Sněmovny, aby se vůbec zjistilo, z jakých kapitol se tyto obří dávky financují a jak tomu bude v budoucnu a také aby vláda rovnou vysvětlila, jak v takovém případě neomezeně otevřené pokladny pro nově příchozí hodlá zajistit to, k čemu je podle českých zákonů povinna pro české občany. Nebo ti už jsou nějakými občany druhé kategorie, kteří si mají utáhnout opasky, méně jíst, méně topit, skoro nejezdit autem a všechny vládní nápady přitom zaplatit?

Jak to budeme dělat, tady ty věci?

Takže já bych samozřejmě si neutahoval opasky, ale hledal bych řešení. To je daleko smysluplnější cesta než to, co navrhuje vláda.

A ne abyste se snažili připomínat, že třeba Maďarsko má ten plyn levnější, to byste se mohli dostat do nejnovějšího programu Braňme Ukrajinu, braňme Česko, vyhlášeného Úřadem vlády. Mohlo by se vám stát, že vás pozorný spoluobčan napráská jako za komunismu. Ale premiér tvrdí, že žádnou cenzuru tady nemáme.

A pokud tam projevíte názor, který není většinový, jak to vláda dělá všechno správně, můžete se dočkat předvolání na policii k podání vysvětlení.

A jestli se nemýlím, a já se v této věci nemýlím, tak cenzura je zakázaná Ústavou České republiky. Prostě cenzurovat...